Tu smlouvu už různé státy NATO mají ne všechny, to je potřeba zdůraznit, že s USA má tuto smlouvu uzavřeno pouze 24 členských států NATO a nemají to uzavřeno všechny státy NATO, tuším, že států NATO je 31. Takže jenom chci říci, že to není tak, že to musíme mít uzavřeno.

My jsme přesvědčeni o tom, že smlouva je pro Českou republiku nevýhodná a zbytečná.